Ústní interpelace určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Nyní již dávám slovo panu poslanci Petr Bendlovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Připraví se pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, moje interpelace se týká jmenování vysokých státních úředníků v souladu se služebním zákonem, nebo chceteli spíš v nesouladu se služebním zákonem.

Chci se vás zeptat, pane premiére, zdali to není dvojí metr. Jednou se to jaksi hodí a podruhé nikoli. Já děkuji a poprosím pana premiéra o reakci. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem si k této věci vyžádal stanovisko Ministerstva vnitra, takže bych si vás dovolil s tímto stanoviskem seznámit. Nicméně na úvod bych rád řekl, že jedním z cílů služebního zákona bylo to, aby politici neovlivňovali služební vztahy, respektive aby je mohli ovlivňovat jen u vrcholných úředníků, a to zákonem stanoveným způsobem. Jmenování ústředního ředitele nebo ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu je v působnosti státního tajemníka Ministerstva zemědělství, jehož nadřízeným orgánem je náměstek ministra vnitra pro státní službu, v tomto případě tedy pan doktor Josef Postránecký. Do působnosti tedy tohoto náměstka do tohoto systému nelze politicky zasahovat. Já jsem si tedy vyžádal stanovisko Ministerstva vnitra k této konkrétní věci, která koneckonců už také byla medializována, to znamená, z médií jsem o ní byl informován, že tady existují takovéto pochybnosti, takže jsem požádal Ministerstvo vnitra, aby se vyjádřili k okolnostem jmenování ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu. Touto věcí se náměstek ministra vnitra pro státní službu už zabýval. Zabýval se tím už na základě podnětu pana Davida Ondráčky, ředitele Transparency International, Česká republika, který se vlastně na něj obrátil už v květnu letošního roku. Náměstek ministra vnitra pro státní službu tu věc posoudil a neshledal žádné skutečnosti, které by mohly vést k zahájení přezkumného řízení v této věci. Uvádí následující důvody, proč tady neshledal pochybnosti. Předmětem posouzení byla otázka, zda inženýrka Svatava Maradová mohla být jmenována na služební místo ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu na základě toho příslušného vyhlášeného výběrového řízení, pokud nesplňovala předpoklad výkonu praxe uvedený v citovaném ustanovení zákona. K tomu je nutné uvést, že v případě takzvaného přesoutěžování vedoucích služebních úřadů podle § 186 odst. 4 zákona o státní službě se může výběrového řízení na toto služební místo zúčastnit státní zaměstnanec, který v uplynulých pěti letech vykonával nejméně po dobu tří let ve správním úřadu, územně samosprávném celku, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné. Podle § 51 odst. 4 zákona o státní službě se osoba, která byla jmenována na služební místo představeného na dobu určitou, po dobu tří let od uplynutí této doby považuje za osobu splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na obsazení služebního místa představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení. Podle § 186 odst. 4 ve spojení s tím právě citovaným § 51 odst. 4 zákona o státní službě se může výběrového řízení zúčastnit i státní zaměstnanec, i když nebude splňovat některý z předpokladů účasti ve výběrovém řízení podle § 25 odst. 1 zákona o státní službě. Konkrétně se tedy může výběrového řízení zúčastnit například i představený, který nesplňuje předpoklad příslušného stupně vzdělání. Čili pokud tedy vycházím z těch příslušných ustanovení zákona o státní službě, tak jak je dnes tedy platný, inženýrka Maradová byla již v době vyhlášení výběrového řízení na pozici ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu a v souladu s § 186 odst. 1 zákona o státní službě se považovala za vedoucího služebního úřadu, nejdéle však do doby, než bude toto služební místo obsazeno podle příslušného postupu, to znamená přesoutěžení. Na základě výjimky umožněné § 51 odst. 4 zákona o státní službě měla inženýrka Maradová možnost zúčastnit se výběrového řízení, i když nesplňovala předpoklad zákonné praxe. Vše výše uvedené také vyplývá i z Metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu číslo 6 z roku 2015 ze dne 17. srpna roku 2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení na obsazení služebních míst státních zaměstnanců a představených. Podle vyjádření Ministerstva vnitra je tedy irelevantní, zda inženýrka Maradová splnila, či nesplnila požadavek zákonné praxe, jako stávající vedoucí služebního úřadu ho na základě výše uvedeného splňovat nemusela. Státní tajemník Ministerstva zemědělství v posuzování skutečnosti, zda tedy paní Maradová splňuje všechny zákonné požadavky, nemohl postupovat jinak než inženýrku Maradovou vyhodnotit jako žadatele, který splňuje požadavky podle zákona, a to z toho důvodu, že stanovisko výše uvedeného nadřízeného služebního orgánu, to znamená náměstka pro státní službu , je v dané věci závazné. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Když zjistím, že někdo nesplňuje zákonné požadavky na to, aby měl dostatečnou praxi, udělím mu výjimku, a tím je věc vyřízena.